Je od německého antifašisty, člověka, který byl skutečným hrdinou. Nebyl jsem komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem, nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě zastal. Já myslím, že to, co tady zažíváme, a to, o čem tady diskutujeme, a byl bych skutečně rád, abychom mohli diskutovat nejenom my s přednostním právem, ale všichni poslanci tohoto slovutného orgánu, tak abychom si uvědomili, že tady hovoříme o člověku, který rozděluje lidi podle toho, do jaké patří etnické skupiny, a podle toho jim dává nálepku.

Já bych vám přál, abyste se jel podívat někdy na sjezd krajanského sdružení.

Jsou tam lidé, kteří sami trpěli za nacismu. A vy je všechny házíte do jednoho pytle, stejně jako takhle házíte všechny Romy. Jsem přesvědčen, že to takto nejde.

Myslím si, že to prostě je váš styl a je to váš nástroj. Ovšem pokud tady rozvíjejí vaši čelní představitelé takovéto nesmysly, tak to jsem přesvědčen, že byste se měli stydět. A dodám ještě jeden citát.